Děkuji za slovo. Ještě než vám udělím slovo, tak vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zpravodaje, budeme muset o tom dát hlasovat. Dávám hlasovat o tom, že měníme zpravodaje pro první čtení, a to je paní poslankyně Fischerová. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti?

Schválili jsme změnu zpravodaje, respektive zpravodajky. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji velice za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci říci stručně, tak jak už zde přednesl opět pan ministr životního prostředí v zastoupení pana ministra financí tento návrh mezinárodní smlouvy, její ratifikace se bude odrážet opět v pomoci podnikatelům. Jedná se o dvojí zdanění. Víme, že země, kde máme možnost obchodovat a rozvíjet tuto činnost, tak jedině je to přínosem pro naši republiku.

Děkuji vám. Končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 152. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím projednávání tohoto bodu a současně předám řízení schůze kolegovi Gazdíkovi.

Pěkné dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové.